Podle mě jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Zaznamenal jsem.

Děkuji.